První korekce může přijít ze Senátu. Další korekce, a já si troufnu ji odhadnout, že může být s tím, že do jara můžeme mít na stole návrh novely zákona o státním rozpočtu. Prostě všechno to, co způsobíme tímto daňovým balíčkem, budeme muset řešit, a to nechávám stranou otázky prognózy makroekonomického vývoje, a to samo o sobě způsobí tedy tu novelu.

Toto všechno prostě je třeba zvážit.

Děkuji. A nyní paní poslankyně Nevludová, připraví se pan poslanec Veselý.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Zvyšování daní u doposud zvýhodněného zahřívaného tabáku je trendem i v dalších rozvinutých zemích.

Stanovisko Ministerstva financí k mému pozměňovacímu návrhu je neutrální s tím, že existuje riziko přeshraničních nákupů zahřívaných tabákových výrobků ze strany českých občanů, protože tak velký nárůst sazeb by se měl již promítnout do cen, což by mohlo mít negativní vliv na odhadovaný vývoj příjmů státního rozpočtu.

Jako příklad lze uvést Slovensko. Slovenská vláda přijala tříletý daňový kalendář s plánovaným růstem spotřební daně zejména u těchto zahřívaných tabákových výrobků.

IQOS znamená v překladu: končím s běžným kouřením.

I to první ochutnání.

Není to pravda.

Ve vší úctě k návrhům pana kolegy Stanjury a pana kolegy Volného ale takto výrazné zvýšení cen cigaret a řezaného tabáku druhý rok po sobě by tady výrazným způsobem přispělo k nárůstu černého trhu a zvýšilo tak přeshraniční nákup.

Jen přístroj pro zahřívání stojí zhruba 2,5 tisíce korun a průměrného kuřáka, pokud počítáme, že vykouří krabičku za den, vyjde kouření zhruba na 3 tisíce korun za měsíc.

Zkrátka se z těchto důvodů domnívám, že zvýšení sazeb zejména na cigarety a řezaný tabák bude mít řadu negativních dopadů a nepovede k předpokládanému navýšení příjmů státního rozpočtu.

Takže já budu velice ráda, pokud můj návrh podpoříte.